Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu o klid.

Nebo a můžeme v zásadě sáhnout na kterýkoli bod, který je obsažen v tomto návrhu zákona, protože všechny jsou zbytečné.

Možná vám to připadá absurdní, ale všechny tyto buď zákony, nebo nařízení vlády jsou doposud platné a jsou součástí legislativy České republiky.

Děkuji za pozornost a věřím, že tyto rozumné návrhy podpoříte i svým hlasováním. Já vám děkuji.

Takže jenom pro úplnost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já navážu na předsedu našeho poslaneckého klubu Zbyňka Stanjuru a také já vám navrhnu změnu dnešního programu jednání Poslanecké sněmovny. Vím to, trošku mě to překvapuje, zvlášť jeho obsah, protože já si pamatuji to, co říká vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení, kde mimo jiné říká cituji: Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. A toto prohlášení ve vládním prohlášení je určitě v rozporu s tím, co je tady předloženo, s tím, co je obsahem toho daňového balíčku, kde se zvyšují daně, nejenom spotřební daň, zdanění hazardu, ale třeba taky zdanění plynu a další věci. Vláda tady chystá něco, co je podle nás naprosto nepřijatelné, vysává peníze daňových poplatníků, zvyšuje daně, aby tímto způsobem zalátala díry v rozpočtu, které vznikly jejími chybami, jejími přešlapy. Co si ale naopak lidé zaslouží, to je jednodušší a přehlednější daňový systém.

Tento náš návrh má za cíl zrušit institut tzv. superhrubé mzdy a nahradit jej jednoduchým systémem jedné sazby daně z příjmu, z hrubé mzdy ve výši 15 %. Jenom, když si to třeba teď v hlavě počítáte, tak vám to usnadním tento náš návrh by znamenal, že v jeho důsledku by rostly čisté mzdy všech zaměstnanců o 7 % a hlavně by to také přineslo výrazné zjednodušení a zpřehlednění celého daňového systému v oblasti daně z příjmů.

Myslím, že to je určitě příjemná částka, je to něco mnohem užitečnějšího, kdyby toto parlament přijal, než to, co tady chystáte vy ve svém daňovém balíčku.

Od té doby se nedostal na pořad jednání. A my tady pořád slyšíme něco o nějakých opozičních okénkách, nebo jak to nazýváte rétoricky, a co tady bude pro opozici se dělat, ale pravda je taková, že se vůbec nedostáváme k tomu, aby se projednaly projednaly, já chápu, že třeba něco neschválíte, i když tomuto bych se divil, ale chápu, že něco neschválíte ale tady se ani neprojednávají ty zákony, které opozice předkládá, ani nemáme možnost přinést argumenty.